Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, jak jsme avizovali na politickém grémiu v úterý, jménem poslaneckých klubů vládní koalice navrhuji, abychom v tuto chvíli vypustili zbývající body. Myslím, že už jsme toho udělali za dnešek mnohem více než za mnoho jiných dní, například za včerejšek.

Myslím, že všichni máme dost starostí s tím, abychom se dostali domů na volby. Děkuji za pozornost.

A teď interpelace.

Máme na to pátek až do večera do deseti a celou sobotu. A já se ptám jménem klubu hnutí ANO, proč nechcete řešit problémy lidí?

A já se ptám, je to všechno skutečně jenom kvůli volbám, nebo se nás prostě bojíte? Děkuji a další s přednostním právem je přihlášen pan předseda Okamura. Pane předsedo, prosím.

Milion lidí se dostalo pod hranici chudoby, dalšímu milionu lidi chudoba hrozí i podle mezinárodních statistik. A vy jste nám všechny ty naše body zamítli, nechtěli jste o tom diskutovat, a teď tady slyšíme, že chcete ukončit schůzi Poslanecké sněmovny dnes, přestože jsou jednací dny i zítra ve čtvrtek a i v pátek. To znamená, vy nechcete pracovat, vaše vláda, zatímco miliony občanů a tisíce firem jsou v problémech. A my prostě nebudeme hlasovat pro ukončení této schůze Poslanecké sněmovny. Premiér Petr Fiala se neustále vyhýbá názorové konfrontaci, protože já jsem už opakovaně vyzýval Petra Fialu, ať se mnou jde do živého vysílání do televize.

Ale odpověď byla, že vy nechcete, že chcete chodit sám, protože máte... Ten důvod je jasný protože se bojíte, máte strach.

Děkuji.

Hlasujeme tedy o návrhu pana předsedy Bendy, aby byly vypuštěny všechny zbývající body 50. schůze a tato schůze byla dnes ukončena. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?